třetí čtení

Ptám se zástupce navrhovatelů, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych krátce ve třetím čtení připomněl jednak základní obsah novely zákona o advokacii, která byla předložena poslanci napříč politickým spektrem. Návrh obsahuje, řekněme, dva základní okruhy problémů. Zpřesňuje a upravuje se samotná advokátní zkouška a zároveň se zpřesňují některé podmínky pro školení koncipientů ze strany advokátů.

Já podporuji pozměňovací návrhy, které přijal ústavněprávní výbor. Zmíním ty, které jsou podstatné. Jsou to pozměňovací návrhy, které vedou k určitému zmírnění té původní verze, která se týká počtu koncipientů, které může advokát školit, včetně délky jeho praxe, kdy může školit. Je tam také důležitá garance časové lhůty pro pozvání k advokátní zkoušce a zároveň zákon na základě pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru by tedy zastropoval poplatek za advokátní zkoušku, to znamená, stanovil jeho maximální výši. K tomu také směřovaly některé pozměňovací návrhy, takže jenom upozorňuji, že výbor si již toto osvojil. Ústavněprávní výbor se také shodl na potřebě upravit neoprávněné poskytování právních služeb, kterého jsme často svědky.

Proto se tedy zavádí nový správní delikt neoprávněné poskytování právních služeb, tak jako je tomu v některých evropských zemích. Tady chci za předkladatele zmínit určitou vstřícnost k tomu, protože Ministerstvo spravedlnosti a vláda bohužel včas do Poslanecké sněmovny nepředložily potřebný zákon o bezplatné právní pomoci, tak jsme jako předkladatelé tohoto zákona nabídli možnost upravit bezplatnou právní pomoc v tomto návrhu. Bylo to na základě jednání také s Českou advokátní komorou, která ji bude poskytovat, ale samozřejmě i s Ministerstvem spravedlnosti. Došli jsme k jakési kompromisní variantě pro určitý typ řízení, těch, která jsou na základě jednání občana se státní mocí, to znamená zejména tedy u Nejvyššího správního soudu, případně Ústavního soudu. Ta bezplatná právní pomoc samozřejmě musí nějakou dobu zafungovat. Je možné, že v budoucnu se ještě upraví.

Takže za předkladatele říkám, že pozměňovací návrh, který předložila kolegyně Válková, je přijatelný a je určitým kompromisem a že je dobře, že v rámci tohoto tisku bude bezplatná právní pomoc rozšířena.

Děkuji za pozornost. Děkuji zástupci předkladatelů a otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Zdeňka Ondráčka.

Děkuji, pane předsedající.

Chtěl bych zde říci, že bezplatná právní pomoc je jedním z bodů, který měli kolegyně a kolegové z klubu KSČM ve svém volebním programu, a předložili jsme tento zákon sem do Poslanecké sněmovny hned na začátku volebního období. Vládní koalice nám však neumožnila jeho projednání a více než dva roky byl tento návrh zde zaparkován, přičemž vláda sama řekla, že bezplatná právní pomoc je také jednou z priorit této koaliční vlády. Bohužel jsme čekali dlouhé tři roky, než byla vláda schopna jakoukoliv úpravu této oblasti předložit, a nového zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti jsme se vlastně ani nedočkali. Na jednom jednání ústavněprávního výboru, kde se projednával právě náš poslanecký návrh o bezplatné právní pomoci, jsme se s Ministerstvem spravedlnosti a s předkladateli tohoto materiálu, skupinou poslanců, dohodli na určitém postupu. Ministerstvo spravedlnosti předložilo již připravený materiál, který si osvojila paní profesorka Válková a který předložila, je pozměňovací návrh pod písmenem C.